Dalším v pořadí v obecné rozpravě a posledním přihlášeným je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já se omlouvám.

A já děkuji.

A s tím souvisí samozřejmě ekonomická situace našich rodin.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Milan Brázdil, pak s přednostním právem pan předseda Výborný.

Právě ti nejbohatší lidé děti nemají.

Za mě to je prostě lichý argument. Já vám děkuji za pozornost. Já bych jenom upozornil, že tato faktická poznámka vyvolala čtyři další faktické poznámky. Pan poslanec Marian Jurečka, pan poslanec Válek, pan poslanec Bělobrádek.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Válek. Já vás poprosím v sále, abyste se ztišili a abychom tento bod byli schopni v klidu doprojednat. Prosím, máte slovo. A jenom bych chtěl tedy upozornit, že jsem si stoprocentně jistý, že snížení porodného nebo jakéhokoliv příspěvku v mateřství rozhodně porodnost nezvýší.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych tady na kolegu zareagoval s tím, že pokud vím, tak podle posledních statistických údajů naopak to, co říkal, přestává platit a více dětí začínají mít lidé s vyššími příjmy a s vysokoškolským vzděláním.